Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, pan ministr zrekapituloval celou situaci poměrně podrobně a já zrekapituluji projednávání vládního návrhu tak, jak probíhal. V prvním čtení byl návrh zákona zamítnut a předán na projednání do hospodářského výboru, kde jsme 22. 5. tento návrh projednali a bylo vydáno usnesení pod číslem 54, které doporučilo Poslanecké sněmovně projednat a schválit návrh zákona ve znění pozměňovacího návrhu Františka Laudáta.

Bylo vydáno další usnesení, pod číslem 63, které revokuje původní usnesení číslo 54 a doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit tisk 173 v původním změní předloženého vládního návrhu. Děkuji panu zpravodaji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Huml. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, já mám v systému pozměňovací návrh, je můj osobní, a v podrobné rozpravě ho načtu. Teď bych krátce chtěl zdůvodnit, co v tom pozměňováku je.

A musím říct, že se ozvalo poměrně hodně lidí a mám několik příběhů.

Zdržela se pět, maximálně sedm minut.

Neřeší to vůbec situaci, kdy to auto stojí a překáží.

Druhý bod se týká bodového systému. Byl jsem vždy příznivcem bodového systému a myslím si, že má velký vliv na nehodovost. To stále platí a trvá. Ale porovnávám dvě věci.

To jsem si položil otázku. A protože se na mě obracejí lidé, kteří jsou bodovým systémem vyzváni k tomu, aby vrátili řidičský průkaz po dosažení 12 bodů, a zabývám se tím, cítím se být právníkem, tak jsme zjistili, že je lhůta tři roky dneska podle nového správního řádu, podle kterého už není možné udělat přezkum žádného přestupkového řízení a ani obnovu.

To se nikomu neříká.

A třetí, poslední věc, je taková drobná. U většiny případů, kdy to chodí k soudu, kdy se přezkoumává správní rozhodnutí soudem, tak se staví lhůty, to znamená, staví se výkon trestu. Já bych poprosil o podporu napříč politickým spektrem. Děkuji a nyní s faktickou poprosím k mikrofonu pana poslance Schwarze. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, já to zkusím do dvou minut.

Neposuzujme všechny městské policie podle toho, co je v Praze. Prosím vás, odtahy.

Naopak jsme dělali i bezpečnostní odtahy.

Prosím vás, není třeba jenom tady podle jednoho města, kde mnozí asi jste byli odtaženi nebo dostali jste obrovskou pokutu za to, že byl proveden odtah, ale není to všude stejné. Nehledejme jenom trest v tom odtahu. O to bych vás chtěl poprosit. A dále.

Děkuji za dodržení časového limitu a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Adámek. Děkuji, paní předsedající.

Městská policie všude funguje stejně podle stejného zákona. A to si myslím, že je potřeba takto to říkat.